Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych z tohoto místa velmi ráda poděkovala všem těm, kteří se zákonu individuálně věnovali a přednesli své náměty, a to bez ohledu na to, zda budou přijaty. Nabyla jsem z toho přesvědčení, že návrh zákona jako celek získá podporu Sněmovny.

Nelze na ně pohlížet jen jako na správce databáze, ale jako na profesionální partnery při pořizování nemovitostí, a s tím se nutně pojí i vyšší nárok. Samozřejmě soud se zabýval i tím, že tato odborná profese doposud nemá svůj platný zákon a musí soud rozhodovat podle zákona o ochraně spotřebitele. Já věřím tomu, že skutečně i samy realitní společnosti navrhují, abychom tento zákon přijali, samy odborné společnosti chtějí, aby měly svůj zákon, aby měly pravidla, podle kterých se mohou pohybovat. Nyní otvírám rozpravu. Tak ještě tedy vystoupí zpravodaj. Já děkuji za slovo. Nebudu opakovat to, co tady řekla paní ministryně.

Že je tady shoda na tom, že nějaká určitá míra regulace ne nepodobná tomu, co jsme zažívali v minulých letech v oblasti finančních poradců, je zapotřebí. A také já bych si dovolil rozdělit ty pozměňovací návrhy, tak jak byly, do tří skupin, a to, co mění, a to, co vymezuje tento zákon, do čtyř.

To znamená, všechny ty negativní zkušenosti, které v oblasti provize, exkluzivity, zálohy a podobně, tak i toto tato norma řeší.

Je tady jeden návrh na zamítnutí. A já dopředu avizuji, že tady máme i tři legislativně technické návrhy, takže potom poprosím o pozornost a o rozhodnutí ctěné Sněmovny, jestli budou tyto návrhy připuštěny, či nikoliv. A poté navrhnu i způsob, jak se vypořádáme s tím hlasováním, protože některé ty návrhy, jak jsem řekl, týkající se zejména tedy úschov, pojištění a kvalifikace, tím, že byly duplicitně, tedy triplicitně, tak jsou potom nehlasovatelné v případě, že přijmeme stanovisko při tom prvním hlasování. Já vám děkuji za pozornost. Tak děkuji. Jinak tedy jsme již v rozpravě.